kolegice i kolege. Započet ćemo današnji rad po običaju sa iznošenjem stajališta u ime klubova, pa će prvi biti Klub Nezavisne liste mladih u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Marin Škibola.

Uvažene zastupnici, uvaženi zastupnici. Sutra u 10 sati ujutro na Markovom trgu održat će se prosvjed svih medicinskih sestara i medicinskih tehničara. Medicinske sestre su uvijek tu kada je nama to potrebno. Medicinske sestre su uvijek tu kada je to potrebno našim bližnjima i zato smatram da svi mi saborski zastupnici i saborske zastupnice sutra u 10 sati trebamo izraziti podršku medicinskim sestrama, produžiti 10 koraka izvan zgrade HS-a i solidarizirati se sa njima. Smatram da je to nužno, smatram da je to naša obveza i smatram da ne bi trebala postojati nikakva opravdanja da to ne napravimo. Ja sam ovdje već o medicinskim sestrama u Saboru i zato danas u znak solidarnosti sa njima izrazit ću podršku šutnjom.

Sljedeći klub zastupnika je onaj Most-a nezavisnih lista u ime kojih će govoriti poštovani Božo Petrov, potpredsjednik ovog Visokog doma. Poštovane kolegice i kolege zastupnici.

I za razliku od kolege zastupnika koji je očito bio u negdje u nekom wonderlandu i zemlji čudesa gdje teče med i mlijeko, ja ću govoriti o onom što upravo ovi visoki predstavnici koji danas obnašaju vlast kakve oni poruke šalju. Šalju poruke da se ne mora poštovani zakon, da nema odgovornosti ni pred javnosti ni pred zakonom, da nema niti moralne svijesti o tome što je dobro i što je loše, što je dozvoljeno i šti je ne dozvoljeno. Odašilje se poruka također da nismo svi jednaki, da postoje jednakiji što je najžalosnije i to dolazi upravo od onih koji bi trebali biti simbol svega onoga što nosi njihova funkcija, njihov položaj i povjerenje koje su dobili da bi obnašali tu funkciju. A oni ne bi trebali izbjegavati zakon, ne bi se trebali rugati u lice onima koji se usude suprotstaviti im. Ja ću vas podsjetiti da korupcija ponajprije se odnosi na one koji su u vlasti koji imaju moć, koji obnašaju visoke dužnosti što u politici, što u gospodarstvu i upravo oni bi svojim stavovima, ponašanjem, postupcima trebali odagnati iti najmanju sumnju da mogu podleći upravo tome. I za razliku od kolege zastupnika ja ne znam kako se on, a i neki drugi ne uočavaju da sam predsjednik Vlade šalje upravo takvu poruku. Predsjednik Vlade mrtav hladan kaže Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa da on neće dati dokumente koje od njega traži povjerenstvo, bez obzira na zakonsku odredbu po kojoj je dužan dati dokumente jer tog postupka onda nema. Kakvu poruku šalje? Predsjednik Vlade je napravio presedan i rekao je nemoj davati dokumente i tog postupka nema. Druga bitna instanca u ovoj zemlji, suci. Predsjednik Zagrebačkog županijskog suda opet mrtav hladan, najprizemnijim taktikama pokušava izbjeći zakon, ne preuzima čak šest poziva za sud, na kraju okrivljuje policiju i poštare. Što je najžalosnije u njegovu obranu kao glasnogovornik dolazi ministar pravosuđa. Ministar pravosuđa i predsjednik Vrhovnog suda eskulpiraju tog istog predsjednika Županijskog suda jer oni mu vjeruju. Zašto? Jer je on renomirani sudac koji je sudio u velikim slučajevima. Znate poštar i policijski presretač nisu renomirani.

i stotine milijuna kuna, za ulaganje u znanost i opremanje 2,5 milijarde kuna osigurano. Pretečeno to u nešto što bi mogli javnosti najbolje shvatiti to je kad govorimo o obrazovnom sustavu u osnovnim školama i srednjim po milijun i pol kuna svaka škola dobije za opremanje i modernizaciju, milijun i pol kuna. Kad govorimo o svim učenicima, studentima, oni danas svatko od njih će dobiti odnosno ima mogućnost te škole po 10 tisuća kuna po svakom od njih, povući sredstava, opremiti, uložiti. Gdje su to lektire o kojim je također bilo puno spomena.

Mislim da već samo po tome preko 400 milijuna kuna za visoko obrazovanje, samim po tome je već, su ogromni iskoraci. Ali šta je bitno? Mi sada govorimo o nekom hardwareu, ne smijemo zaboraviti na software, ne smijemo zaboraviti na ljude koji nose tu reformu, oni koji obrazuju i usmjeravaju našu djecu. HNS je prvi također izašao sa tezom da je vrijeme došlo da se ispravi dugogodišnja nepravda, ne samo po složenosti dosadašnjoj koeficijenti, koeficijentu složenosti dosadašnjih poslova, pogotovo sada kada radimo neke stvari koje ni u jednom sustavu se ne rade u Hrvatskoj. Tako ogromnom, tako velikom i tako izuzetno i strašno bitnom za sve nas. To je ulaganje u budućnost.

Naravno i hvale te reforme. Budite sigurni ovdje, ne mali broj vas da je nešto rečeno loše kao što to zna biti bi to iskoristili ovu govornicu reći. Kada je dobro, ajde, naći ćemo nešto valjda što nije. I treba, treba uvijek težiti da bude bolje. Zato, ono što želim apostrofirati da obrazovanje nema alternativu, da mi stojimo i dalje ka tome da učitelji i nastavnici zaslužuju bolji položaj i veće plaće, na položaju se nešto radi i to vidim da je priznato kao u statusu službene osobe. I to je HNS-ov daljnji prioritet u ovoj Vladi, sa svim partnerima i vjerujem i vladajućoj većini u ovom Saboru.

Sljedeći klub je onaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Kolegice i kolege zastupnici, poštovani naši sugrađani. Svi znamo da je u Hrvatskoj nažalost pravosuđe i povjerenje u hrvatsko pravosuđe na dnu, da je dno dna kako bi rekao i ono šta hrvatski građani od pravosuđa mogu očekivati nije da kažnjava one koje bi trebao i da to radi brzo. Tu smo se u puno situacija tome osvjedočili, da spominjem i bivšeg premijera i određene druge dužnosnike HDZ-a koji čekaju desetljećima svoje presude, ali ovo što se desilo proteklih nekoliko tjedana je još jedna nova razina do koje nas HDZ može dovesti, a kada je pravosuđe u pitanju. Imamo situaciju i slučaj Turudić i posrtaj uglednog suca, Hrvatskoj uglednog suca koji je u situaciji gdje je napravio jedan prekršaj u prometu, ušao u konflikt i sukob sa činjenicama sa druge strane policijom i sa određenim službama koje su bile postupale u cijelom postupku.

Pošta i on govori da poštar nije mogao ući u njegov ulaz da mu uruči pošiljku, vidjeli smo, novinaru su uspjeli ući u njegov ulaz. I što se sada dešava, umjesto kao u svakoj normalnoj državi, a sudac shvati svoju odgovornost i da shvati da je nanio štetu ugledu suda ili sudačkoj dužnosti, da ponudi svoju funkciju odnosno mandat na raspolaganje, on to odbija učiniti i to možemo na neki način i shvatiti, ima ljudi koji ne shvaćaju svoju odgovornost, ali da iza njega automatizmom staje i vladajuća stranka preko ministra Bošnjakovića i Vrhovni sud preko predsjednika Vrhovnog suda koji je jučer izjavio da nije bilo nikakve potrebe za stegovnim postupkom protiv g. Turudića, gotovo je pa nevjerojatno. Ali, građani moraju znati da je to isti milje, da je to isti krug ljudi i da jednostavno jedni štite druge.

Molim vas dajte se smirite, sjednite na svoja mjesta i prekinimo razgovor. Molim vas.

Ova dvojica su bili kandidati za predsjednika Vrhovnog suda, predsjednice gđe. Kolinde Grabar Kitarović. Danas kada bude objavljivala kandidaturu, neka kaže i neka odgovori hrvatskoj javnosti, što je kao predsjednica učinila da hrvatski suci budu primjer da poštuju hrvatske zakone i da ne ignoriraju hrvatske sudove.

Sesa je inače vidimo, vrlo dobar poznanik u najmanju ruku s jednim bjeguncem u susjednu državu koji nije znao objasniti svoj odnos sa Zdravkom Mamićem, postaje osoba koja kao čelnik hrvatskog suda, Vrhovnog suda pokazuje hrvatskim građanima da hrvatski suci su zaštićeni i da nisu u jednakoj poziciji kao oni, da mogu ignorirati sud, da mogu ignorirati policiju na način da prilikom toga što presretač ih upori odmah ne staju i ne zaustavljaju vozilo, u biti da su jedna posebna kategorija ljudi. Nažalost, sve dok se takva situacija u Hrvatskoj bude odvijala, hrvatski građani neće imati povjerenje u hrvatsko pravosuđe i hrvatski građani neće vjerovati hrvatskom pravosuđu. Svi smo svjesni da iza toga stoji HDZ.

je je, produženo vam je već bilo vrijeme. Je, je, ali je produženo, štopano je vrijeme, izvolite [[Upadica: Hvala vam lijepo.]] Molim.